Děkuji, pane předsedající. Nebo když mám použít slova pana poslance Okamury: ne slova, činy.

Jak dlouho tu řečníte? Pět schůzí?

Děkuji.

Všechno přednostní práva. Neotevřeli jsme rozpravu a máme tak čtrnáct minut max. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi krátkou reakci.

O daňovém balíčku se bavíme už 22 hodin 25 minut.

A my ho taky prosadíme. A vy zpochybňujete snad právo ministryně práce a sociálních věcí, aby svůj bod uvedla? Když jsem naposledy uvedla velmi stručně balíček, začala mimořádná schůze s balíčkem, tak jste mě napadali, že si tento bod zasloužil moje delší vystoupení, byť jsem vystupovala v prvním, ve druhém, ve třetím čtení, byla jsem na všech rozpočtových výborech, hodiny a hodiny, vedla jsem technické debaty.

Nyní s přednostním právem pan místopředseda Okamura, připraví se paní poslankyně Pekarová Adamová.

Ale může. Může, pakliže to chtěla zablokovat.

To je možná ten důvod, proč vy tady děláte obstrukce, proč to hlasování oddalujete.

Náš návrh je, že chceme, aby to dostali všichni. Je to jednoduchý jak facka. A o to se tady celou dobu snažíme. Děkuji, pane místopředsedo. Já vás připravím o minutu. Jenom bych vás chtěl všechny upozornit, že se nacházíme ve třetím čtení, § 95 odst. 2 jednoznačně říká, že účelem třetího čtení je zejména oprava legislativně technických chyb, a nikoliv opakování rozpravy z prvního a druhého čtení. Já samozřejmě nemohu odebrat slovo osobám s přednostním právem podle § 67, ale i tak bych je mohl vést k tomu, aby hovořily k věci. Debata k třetímu čtení by měla vypadat jinak. Paní místopředsedkyně, prosím, máte slovo. Já bych poprosil, abychom na sebe nepokřikovali. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem také přesvědčena o tom, že jsme tady svědky obstrukcí ze strany paní ministryně. A pokud vy jste přesvědčeni, že nikoliv, tak tedy máte teď možnost to dokázat zcela jasně hlasováním, protože navrhuji procedurálně, abychom přerušili tuto schůzi, tento bod, do dnešních 12 hodin a budeme mít příležitost určitě jak na velmi stručná a jasná vystoupení k věci v rámci třetího čtení těch, kteří jsou přihlášeni, tak na samotné hlasování o pozměňovacích návrzích. Ukažte, že to není opravdu obstrukce. Jsme zvědaví. Děkuji, paní místopředsedkyně. Tento návrh považuji za procedurální a můžeme o něm hlasovat bezprostředně. Slyším žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl, a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Tak , zdá se, že se počet přítomných poslanců už ustálil.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Omlouvám se, přeřeknutí. K proceduře?